Druhá věc je u těch pojišťoven.

Tak daleko holt kultura v České republice není. Ale peníze nejsou, ekonomika je zlá. A znovu opakuji, chtěl bych, abychom opravdu vážně začali diskutovat o tom, aby byl daleko větší dohled nad kvalitním hospodařením pojišťoven, aby se nestávalo, že některá pojišťovna z důvodů, které mi nejsou jasné, se dostává do ekonomicky svízelné situace a de facto s tím není úplně možné jednoduše co dělat. Já si myslím, že ta změna zákona v minulém volebním období, kdy se změnily struktury byla to reakce na rozhodnutí Ústavního soudu struktury správních a dozorčích rad zaměstnaneckých pojišťoven, byla správná, nicméně musí následovat krok B, a opravdu šéfové pojišťoven musí být manažeři, kteří se starají o ty peníze, kteří jaksi hospodaří dlouhodobě. A právě to, a tady si myslím, že se stoprocentně shodneme, kdyby možnost dohodovacího řízení byla v horizontu dvou až tří let, tak ta perspektiva chovat se jako kvalitní hospodář pro šéfy pojišťoven a zdravotnická zařízení bude rozhodně snazší a lepší. Je třeba říct, že například v dohodovacím řízení se dohodli praktičtí lékaři pro dospělé, děti a dorost, a to jsou ti klíčoví odborníci, které potřebujeme, to jsou ti, kteří dělají preventivní programy, to jsou ty pilíře vlastně v terénu a to jsou ti, které taky chci podporovat z pohledu ministra zdravotnictví, protože bych chtěl, aby všechny peníze na rezidenční místa šly právě do těchto oborů, tedy pro praktické lékaře pro dospělé a děti a dorost. Já musím říct, a to řeknu jako výtku, byť toto normálně nedělám, že jsem byl poměrně zklamán, že polovička peněz, které ministerstvo má na rezidenční místa, jde do oborů, kde vůbec nevnímám, že by byl nedostatek odborníků, a ještě třeba přímo do fakultních nemocnic. Není úplně smysluplné, aby to ještě financoval státní rozpočet z daní nás všech. Naopak z daní nás všech by státní rozpočet měl financovat ty lékaře, kteří nám chybí, a to jsou především praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost a pochopitelně pak některé speciální obory, v této chvíli dětští psychiatři. Jednak všechny nemocnice jsou v černých číslech, žádná nemocnice není v červených. Svědčí to, že opravdu ty nemocnice hospodařily výborně v posledních letech a že ve většině z nich jsou výborní manažeři.

To znamená, na jedné straně, a to já s tím souhlasím, se zdravotnictví, zdravotnická zařízení bojí toho, že zvýšené ceny energií, zvýšené náklady na všecko pro ně budou fatální.

Přece nikdo z nás nebude teď utrácet peníze ve velkém a nakupovat věci, které jsou zbytečné. Já se nebavím o obnově přístrojů.

A tak bych mohl v konkrétních příkladech pokračovat. Já věřím tomu a jsem o tom stoprocentně přesvědčen, že české zdravotnictví je neskutečně kvalitní, dobré, že máme vynikající nemocnice, že máme rozumné a inteligentní manažery těch nemocnic, v přímo řízených organizacích jsem se o tom osobně přesvědčil. Jsem si jistý, že naši zdravotníci jsou nesmírně loajální a uvědomují si komplikovanou situaci, a nemám nejmenší důvod tomu nevěřit, protože jak rada poskytovatelů, tak vědecká rada vy to víte stejně dobře jako já, prostřednictvím pana předsedajícího, paní poslankyně mě o tom opakovaně přesvědčuje a já si toho nesmírně vážím. Ty debaty jsou samozřejmě ostré, já dostávám řadu výtek, ale to je správné, protože já mám být ten, kterého zdravotníci kontrolují a kterého pacienti kontrolují.

Já vám také děkuji, pane ministře. Děkuji, pane místopředsedo. Pak samozřejmě já to sdělím ředitelům těch nemocnic, které, říkám, nebyly přímo řízené, takže jsou to jiné, že tedy vlastně si nemají na co stěžovat.